Stanovisko pana ministra?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra? Výboru?

Proti? Hlasování končím. Nevím, kolik bylo proti, protože mi to služba přehodila. Návrh byl zamítnut.

Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 280, přihlášeno 171 přítomných, pro 10, proti 118. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra? Výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 282, přihlášeno 171 přítomných, pro 107, proti 12. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Nyní bychom hlasovali o posledním pozměňujícím návrhu I, který navrhuje umožnění vzdělávání ve zkráceném úvazku do věku dítěte šesti let, resp. do nástupu do školy. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Pane zpravodaji, jestli se nemýlím, tak o všech návrzích bylo hlasováno a my bychom měli přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Je tomu tak? Ano, přesně tak. Poprosím stanovisko pana ministra k zákonu? Výbor? Omlouvám se, beru zpět.